Nerozumím jedné věci.

Také chci, abychom ještě napravili záležitosti, které se týkají i toho budoucího výhledu.

Já si myslím, že když rodiče tyto věci píšou, tak je píšou celkem oprávněně.

A pak bych chtěl také ještě upravit jednu věc, abychom mohli umožnit to, že pokud jsou lidé na nemocenské v karanténě, tak aby těch prvních 14 dnů toto neplatil zaměstnavatel, ale aby to platil stát, abychom dokázali i touto formou pomoci firmám a zaměstnancům. Takže to jsou některé oblasti, které bych chtěl parametricky u tohoto návrhu napravit.

Děkuji.